Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, moje interpelace je víceméně taková dost nekonfliktní. Je to dlouhodobý problém, který je, a já musím říci, že vítám, že pan ministr Chovanec v minulých dnech v médiích vyjádřil, že se tomuto problému hodlá věnovat. Vy sám jste, pane ministře, byl už minulý týden interpelován ohledně České pošty a rušení poboček. Já osobně se domnívám, že větší problém je dneska, který je způsoben samotnými poměry, které na českých poštách fungují. Známe to všichni. Jdeme podat jeden doporučený dopis a u přepážky musíme odmítnout pojištění pro babičku, pro dědečka, nákup telefonní karty, nákup losů, a než se dostaneme k tomu podání dopisu, tak čas běží a mám jako občan pocit, že pošta se věnuje některým činnostem, které by jí ne úplně zcela přináležely. Zejména možná tehdy, když by to byl soukromý podnik, byť samozřejmě neočekávám od sociálně demokratického ministra, že by navrhoval privatizaci České pošty. Přesto mi dovolte některé problémy spíše vypíchnout a požádat vás jednou jedinou otázkou o to, kolik času vy osobně odhadujete, že budete potřebovat, abyste mohl přinést nějaké návrhy řešení té neutěšené situace. Dneska víme, že si lidé na poště stěžují například, že musí uvádět fiktivní docházku, že se píše tužkou, aby následně mohlo býti s tímto manipulováno.

Svozy zásilek, které probíhají často po pracovní době a zadarmo, a to ani nemluvím o tom podivném a ne možná úplně zcela srozumitelném monitorování benzinu ze strany pošťáků.

Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra vnitra o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Děkuji předsedajícímu za udělení slova. Otázka, kterou položil pan kolega Koubek asi bych mohl začít tím, že stav České pošty byl způsoben fungováním pravicových vlád, ale tady tu hru asi už hrát nebudeme. Minule jsem tu říkal, že do měsíce předstoupím před Poslaneckou sněmovnu s nějakou první poznávací studií. Informace, které tu říkal pan poslanec Koubek o docházce a dalších věcech, slýchám také.

Dnes ráno jsem mluvil se zástupci jedné z nich a oni mi říkali ty samé věci, které mi tady říkáte vy. Já jsem připraven tyto podněty velmi důsledně vyšetřit. V současné době připravujeme hloubkovou kontrolu České pošty. Nechceme dělat duplicitně práci Policie České republiky, která tam dnes vede šetření a pravděpodobně ho povede dál a ve větším rozsahu. Na druhé straně jsme připraveni řešit systém fungování.

Na tom, že má tzv. alianční partnery, vydělává dvě miliardy korun.

Spíš se budeme zaměřovat na některé nové výzvy v oblasti finančních služeb.

To je věc, kterou chceme připravit. Do měsíce vám přinesu první návrhy k řešení. To ode mne nemůžete do měsíce čekat. Ale přinesu sem do této Sněmovny směr, kterým se chceme ubírat.

Děkuji panu ministrovi za jeho jasnou odpověď. Poprosím pana poslance o jeho doplnění. Vážený pane předsedající, děkuji panu ministrovi. Já bych se také nechtěl pouštět do nějakých pravolevých spekulací, kdo ten marast způsobil a v které kanceláři byla uzavřena ta výhodná smlouva. A to je přesně ta věc, kam bych se nechtěl, pane ministře, s vámi dostat do tohoto sporu, protože sám jako starosta, který má vlastně poštu hned vedle budovy, slýchám právě často různé stížnosti od občanů. A je opravdu nezajímá, jak ten problém vznikl.

A snad jeden podnět. Poslední větu, jestli dovolíte. Takže pokud i tam bude směřovat nová pracovní smlouva, tak budu rád. Děkuji. Poprosím pana ministra o případné doplnění. Jsem velmi zvědav, jak pravicoví politici budou chtít přistoupit na to, že budeme přicházet možná s návrhem určité kompenzace za veřejnou službu, kterou Česká pošta poskytuje.

V letošním roce garantuji, že to rušení bude minimální, téměř nulové. Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Nyní přikročíme k osmé interpelaci. Paní poslankyně Anna Putnová bude interpelovat pana ministra školství Marcela Chládka ve věci třetí hodiny tělesné výchovy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. V nedávném období jsem zaznamenala chvályhodnou snahu pana ministra školství o posílení hodin tělesné výchovy.

Důvodů pro jeho zřízení je celá řada.

Toto bohužel nejsou překvapivé výsledky. Nadváha dětí, nedostatek pohybu a upadající fyzická zdatnost jsou indikátory, které už byly mnohokrát popsány, a to jak zdravotníky, tak i učiteli.

Zvýšení pohybové aktivity dětí, které organizuje škola v rámci vyučování, je správná cesta. Může být také efektivní, pokud bude dětmi i učiteli dobře přijata. Obracím se tedy na vás, pane ministře, s dotazem: Jakou koncepci pro další hodinu tělesné výchovy připravujete, na jakou věkovou skupinu dětí se bude vztahovat a jak bude tato změna finančně náročná a z jakých zdrojů ji chcete hradit? Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra školství o jeho odpověď.